Pane předsedo, máte možnost reagovat.

Já vám děkuji. Budeme pokračovat. Tím jsme vyčerpali interpelaci pana kolegy Holíka.

Dobrý den. Vážený pane předsedo vlády, jde o problematiku, které se věnuji od minulého roku. Invalidní důchodci u nás, byť jsou plně uznáni, že jsou plně invalidní, mají třetí stupeň invalidity, tak zdaleka ne všichni mají takzvanou průkazku zdravotně a tělesně postiženého.

Dostala jsem takovou tu obecnou odpověď analyzujeme možná řešení, která by problémy odstranila. Ale třeba Slovensko to prostě zavedlo.

Takže se jenom ptám, kdy toto hodláte vyřešit. Děkuji za odpověď.

A váš kolega zase tady dělal skandál, že jsem tady neni.

A proč? No protože jste mi poslali 21 interpelací s jednou otázkou.

A to je interpelace. Takže já bych chtěl jenom říct, že písemné interpelace je absolutní nesmysl.

A další interpelace, aby to všichni věděli, je, že ptá se mě pan Michálek: jaký máte program? Jaký máte program?

Takže to jsou ty vaše interpelace. Z toho vy děláte skandál. Tady pan poslanec Michálek říká, že Havlíček má být premiér.

Kdy přijdu. A když chcete se mnou mluvit, tak přijďte.